Je to věc rozhodnutí toho kterého zastupitelstva.

Já tedy, pane předsedající, paní a pánové, fakt nechci zdržovat. Ale on pan kolega Stanjura si začal.

To ale nic nemění na tom, že já jsem také ve funkci nebyl před převratem, v žádné stranické ani hospodářské významné funkci, a přesto jsem dodnes obviňován, co jsem všechno za těch zločinných čtyřicet let napáchal.

Děkuji. Naše území spravuje Severočeská vodárenská společnost a spravuje území Libereckého a Ústeckého kraje.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená prořídlá Sněmovno a také prořídlá vládo, já jsem původně chtěl vystoupit se svým pozměňovacím návrhem.

Jenom aby bylo malinko jasno.

A odůvodním, o co se jedná. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu nebo respektive je podpora boje se suchem a udržení vody v krajině.

Děkuji, pane místopředsedo.

V jednom z nich se jedná o změnu v textové části týkající se zachování matrik, a to i v těch menších obcích, a to s ohledem na resort Ministerstva vnitra České republiky.

Neodůvodňuji natolik podrobně, protože bylo projednáno opravdu poměrně podrobně v rámci rozpočtového výboru a usnesení rozpočtového výboru z 16. schůze ze dne 28. listopadu 2018 tyto pozměňovací návrhy, které jsem předložil, doporučilo Poslanecké sněmovně ke schválení.

Jedná se o záležitost, která dle mého názoru je velice důležitá nejen pro město Brno, pro Jihomoravský kraj, ale i pro celou Českou republiku. Má kromě obrovské sportovní důležitosti velký celospolečenský dopad v čele s propagací města, regionu i České republiky, a to v celosvětovém měřítku.